A místo toho vy vydáváte miliardy, jak víme, na obnovu Ukrajiny.

Ale my tady z toho radost určitě nemáme.

Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby.

Takže není potřeba, abyste tady útočili na mě, jak bývá zvykem některých vládních poslanců zoufalé útoky, které nemají hlavu a patu ale odpovídejte občanům. Občané jasně cítí, že vláda nenavrhuje řešení, 84 % občanů. Pouze 16 % občanů si myslí, že to navrhujete dostatečně.

Už osm z deseti lidí musí kvůli vám a kvůli nečinnosti vaší vlády omezovat své potřeby, to je šílené.

Nepomůžete, bohužel je to tak a vidíme to.

Je to ostudná vizitka katastrofálního působení vlády Petra Fialy, která absolutně neřeší tíživou situaci, tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin, a za svou prioritu v rámci předsednictví EU označujete finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům. To je opravdu neuvěřitelné.

To znamená, pro vás není Česká republika na prvním místě.

To nemá smysl tohleto, ta vaše vláda fakt nemá smysl, žádný smysl nemá pro občany České republiky, to je zcela zřejmé.

Takže českým občanům berete a zhoršujete jejich životní podmínky a přesouváte na Ukrajinu.

Takže 14 miliard korun berete zdravotním pojišťovnám a ohrožujete dostupnost zdravotní péče pro české občany.

Takže vy, místo abyste jako prioritu řešili pomoc občanům České republiky, jako bod dneska tady dáváte ještě to tady vidíme dneska a vidíme tady vaše priority dáváte tady, že Fialova vláda se změnou zákona, pokoušíte se tady dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu.